Je to otázka špatné privatizace? Je to otázka momentálního odklonu od nějakých rozumných cen?

Kdyby nebyla jinde v Evropě, prosím. To je i otázka, která by měla být šířeji pojata vzhledem například k rozpočtu životního prostředí, protože zadržování vody v krajině není jenom otázka zemědělců, to je otázka daleko širší a s daleko širším pohledem by se také měla řešit. To je podle mého soudu jeden z největších úkolů této vlády. Alespoň strategii, alespoň nějakou základní koncepci v tomto směru připravit. A zelená nafta, to jenom přece vracíme zpátky tu nespravedlnost, která byla učiněna v minulých volebních obdobích za vlády hádejte koho. Děkuji za pozornost.

Já jsem chtěl poděkovat prostřednictvím předsedajícího panu předsedovi Kováčikovi za to, že přiznal, že ty parametry už se zlepšují.

Jinak co se týká programu sucha, moc jsem si nevšiml, že by zatím to bylo prioritou téhle vlády, přestože jsme se na to společně na zemědělském výboru ptali. Takže ano, jde to napříč resorty, není to jenom věc Ministerstva zemědělství, ale také věc Ministerstva životního prostředí, protože nás netrápí jenom závlahy, ty by problém nevyřešily. A to jsem zatím taky nikde nezachytil. Děkuji za dodržení času.

Děkuji, pane místopředsedo, jste jasnovidec.

V roce 2009 Ministerstvo financí udělalo prokazatelně chybu, když se na základě zvýšení spotřební daně na naftu a na benzin dívalo jako na nějakou statickou hodnotu. A dělá to dodnes. Úředníci Ministerstva financí to vnímají neustále stejně. Co se stalo v roce 2009? Možná v dobré víře se zvýšila spotřební daň v České republice tak, že konečná cena nafty a benzinu, a zvláště tedy u nafty, byla vyšší než v okolních zemích okolo České republiky. Prokazatelně, prokazatelně Česká republika přicházela ročně o nějaké čtyři miliardy korun na příjmech státního rozpočtu z prodeje nafty a benzinu. To není výpočet Milana Urbana, ale to je výpočet Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Nikdo nikdy z Ministerstva financí žádnou analýzu neudělal, jen takovou, že vždy vynásobil prodané litry v České republice nějakou hodnotou a z toho vycházel, o kolik bychom přišli, když snížíme případně spotřební daň. Kdybychom se dostali do nějaké konkurenční výhody nebo alespoň srovnatelné ceny nafty v rámci Evropské unie nebo sousedních zemí, tak se samozřejmě zvýší prodej v České republice, který dramaticky poklesl, protože zvláště zahraniční přepravci počítají v podstatě každou korunu nebo euro a jsou online řízeni k tomu, kde mají tankovat. S těmi velkými nádržemi to není žádný problém. Takže díky tomu tankovali všichni a tankují více jinde než v České republice, a tedy my zatěžujeme občany vysokou cenou nafty, vysokou cenou benzinu a ještě přicházíme o peníze do státního rozpočtu. To mi opravdu nedává smysl. Proto jsem navrhl opět změnu snížení spotřební daně na naftu a na benzin tak, abychom nezatěžovali firmy a občany, a tak, aby se případně zvýšil prodej nafty zvláště u přepravců v České republice. K tomu prokazatelně se můžou počítat další tržby, protože je prokázáno, že na prodaných sto litrů nafty je deset korun doprovodných tržeb.

Z tohoto pohledu samozřejmě Ministerstvo financí dnes má výhrady k tomu návrhu, protože úředníci připravují stále stejný pohled. Vezmou si prodané litry a vynásobí to sníženým číslem spotřební daně a řeknou: No nemůžeme si to dovolit, protože stát přijde o miliardy korun na příjmech státního rozpočtu. Já jsem ochoten připustit, že od té analýzy, která je přece jenom trochu zastaralá, Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické mohlo dojít k nějakému posunu. Ale ta analýza tehdy říkala, že výnos by se zvýšil minimálně o čtyři až sedm miliard korun ročně. Ale pokud by to bylo s nulou, tak je to pořád výhodné pro občany České republiky a pro firmy v České republice. A žádná taková skutečná analýza Ministerstva financí bohužel neexistuje. To byl tedy důvod podání mého pozměňovacího návrhu a já si myslím, že mu nechybí selský rozum a že je ve prospěch občanů a firem v České republice. Jak se rozhodnete, dámy a pánové, to se samozřejmě uvidí. A teď poznámka legislativní. Legislativa mi uložila, abych tady řekl na mikrofon, že můj pozměňovací návrh není alternativou vládního návrhu, ale že doplňuje vládní návrh. Tak tak činím, abych naplnil všechny legislativní povinnosti. Pan ministr Mládek, poté pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce vyjádřit k návrhu kolegy Urbana.